Vážené dámy, vážení pánové, já bych nejdřív rád podpořil na rozdíl od předřečníka tu složitě vyjednanou novinářskou výjimku, která tam je jako jeden z pozměňovacích návrhů, a pak bych se chtěl vyjádřit ještě k jednomu pozměňovacímu návrhu. Ještě jednou bych vás rád požádal o podporu pozměňovacího návrhu E, snížení věku pro souhlas se zpracováním osobních údajů na internetu na 13 let. Mám informace, že by jeho neschválení mohlo poškodit podnikatelské prostředí v České republice a vést k přesunu sídel některých společností, které přinášejí množství daňových odvodů do státního rozpočtu. Připomínám, že pozměňovací návrh podpořili například zástupci Svazu průmyslu a dopravy, Národního centra bezpečnějšího internetu nebo České rady dětí a mládeže zastupující téměř všechny významné mládežnické organizace. Snížená věková hranice stanovená tímto pozměňovacím návrhem bude platit v nejvíce zemích Evropské unie. Například se jedná o Irsko, Dánsko, Estonsko, Belgii, Finsko, Švédsko, Lotyšsko, Španělsko, Portugalsko, Velkou Británii, nebo i dokonce konzervativní Polsko.

Znovu vás proto tímto žádám o podporu pozměňovacího návrhu E, aby se Česká republika mohla stát ekonomickým tygrem Evropské unie. Také děkuji. A jako další je přihlášena do rozpravy paní poslankyně Valachová, kterou tu ovšem nevidím, takže ji posuneme. A prosím pana poslance Michálka. Máte slovo. Vážené dámy, vážení pánové, chtěl jsem poděkovat Ministerstvu vnitra i kolegyni Valachové, se kterou jsme konzultovali můj pozměňovací návrh, který je ve sněmovním tisku 138 pod písmenem J, že Ministerstvo vnitra k němu dá neutrální stanovisko. Je to návrh, který upravuje Úřad pro ochranu osobních údajů tak, aby měl působnost nejenom v oblasti toho práva na ochranu osobních údajů, ale i ohledně práva na informace, které je často v kolizi s tímto právem, a z hlediska systémové úpravy je logičtější, aby se to vyřešilo na jednom místě na tom jednom úřadu, než se to eskaluje k soudům, které jsou tímto způsobem zbytečně zatěžovány.

A já věřím, že to pomůže systémovější úpravě Úřadu pro ochranu osobních údajů i práva na informace. Děkuji za podporu tohoto návrhu. Také děkuji. Poprosím sněmovnu, aby v těch probíhajících jednáních tady byli poněkud tišší. Máte slovo. Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, vážená vládo, dovolte mi se jenom krátce vyjádřit k pozměňovacímu návrhu, který si klade za cíl řekněme spojit na jednom místě právo na informace a také ochranu soukromí. Je to pozměňovací návrh Jakuba Michálka. Chtěla bych jenom z profesního hlediska i ze své profesní zkušenosti pohybu a působení na různých pozicích ve veřejné správě víc jak 15 let tento návrh podpořit. Toto spojení těchto dvou práv, práva na informace a práva na soukromí, v jednom místě z hlediska ochrany koneckonců opakovaně doporučoval ve svých stanoviscích svého času i doktor Otakar Motejl, první český veřejný ochránce práv. A je bezpochybné, že se jedná o správný systémový přístup.

Nakonec jenom drobná poznámka. Bezpochyby i ona potvrdila, jaké problémy někdy vznikají při interpretaci práva na informace. Můj osobní názor je, že mít sjednocenou metodickou a přezkumnou činnost na jednom místě prospěje oběma právům, právu na soukromí i právu na informace, a celkově by to zkultivovalo a zlepšilo prostředí ve veřejné správě. Děkuji. Tím jsme vyčerpali řečníky přihlášené písemně. A nyní prosím pana poslance Bendu, poté pan poslanec Profant.

Snad jenom krátkou poznámku k tomu, co tady na začátku řekl pan poslanec Pávek.

Takže je správné, abychom výjimky učinili. A teď se můžeme přít a hádat o tom, jestli jsme je udělali už dostatečně široce. Druhá poznámka. Pan ministr tady řekl, že se vláda rozhodla pro jinou strukturu úřadu, než je doposud. Já navrhuji a navrhoval jsem, a budeme o tom v jednom z návrhů také hlasovat, abychom zachovali dosavadní strukturu Úřadu na ochranu osobních údajů jako nemonokratického úřadu, a myslím si, že je to správně, a pokládám za velmi nešťastné, když se současně tak zásadně mění kompetence a mění struktura. Pak budu mít ještě jedno upozornění k proceduře, ale to myslím, že stačí, když přednesu, až budu přednášet proceduru.